To znamená ten, kdo chce pracovat a platí daně a zaměstnává lidi, je trestán a stále více šikanován.

Tak to je opravdu systém, který hnutí SPD absolutně odmítá. Proto my také navrhujeme, my navrhujeme, aby byl tento návrh v prvním čtení zamítnut, a poslanci SPD budou hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Tento návrh, jehož jsme byli spolupředkladateli, už tady byl, byl zamítnut, sice těsně, ale zamítnut byl.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Prosím, pane poslanče. Jenom stručnou poznámku k tomu, co řekl pan poslanec Okamura o paušální dani.

Děkuji za slovo. Už jsem zmínil, že my nesouhlasíme s tou třetí a čtvrtou vlnou, a proto navrhujeme ten zákon zamítnout. Nicméně souhlasíme s tím záměrem ulevit alespoň těm nejmenším, a proto jsme předložili pozitivní alternativu k tomu vládnímu návrhu.

Takže buď to bude znamenat zástupy úředníků, kteří se budou probírat těmi papírovými doklady, anebo to nebude vlastně dělat nikdo a bude to zbytečná práce, která bude jenom zatěžovat ty podnikatele. Takže my jako pozitivní alternativu k tomu jsme opravili ten návrh šesti poslaneckých klubů tak, aby s ním byla vláda legislativně technicky spokojena. Předložili jsme ho jako sněmovní tisk 222, který je zařazen na této schůzi, takže můžeme projednávat tuto předlohu. Ale pokud budeme projednávat ten náš návrh, tedy tisk 222, tak se vyhneme tomu, abychom zaváděli tu třetí a čtvrtou vlnu, kterou podstatná část Poslanecké sněmovny jednoduše nechce. Děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Skopečka. Ono v tomto zákoně o žádné ulehčení podnikatelům samozřejmě nejde. Nejenom že ta papírová forma je samozřejmě v dnešní době zbytečná, drahá a těm živnostníkům to příliš nepomůže, ale především ta hranice pro živnostníky, kdy tuto formu mohou využívat, to znamená 200 000 příjmy ročně, to je přece tak žalostně malá částka, že nikdo nemůže myslet vážně, že je tady nějaká velká skupina podnikatelů, kteří dokážou podnikat, mít takto nízké příjmy, platit z toho náklady a realizovat takto své podnikání. To je přece jenom snaha se vyhnout tomu usnesení Ústavního soudu, vyhovět formálně těm připomínkám tak, aby mohla být spuštěna třetí a čtvrtá fáze, kterou od začátku hnutí ANO chtělo plošně, centralisticky na všechny, bez ohledu na to, jestli to má pro velké nebo pro malé, jestli to má smysl, jestli je skutečně potenciál u těch malých podnikatelů vybrat více daní. Já si myslím, že ten potenciál není.

To je úplně nesmyslné. Děkuji. Mám tady tři faktické poznámky. Připraví se pan poslanec Onderka. Prosím, pane poslanče. Naprosto souhlasím.

Nicméně my jsme ten návrh na zrušení EET pro neplátce DPH předložili, aby se vláda nevymlouvala, že přece chce těm nejmenším ulevit. Samozřejmě víme, že ta faktická úleva to není. Děkuji. Dvě minuty, pane poslanče.

Za sociální demokracii chci říct jediné. My budeme hlasovat pro propuštění tohoto zákona tak, aby se mohl projednávat v rozpočtovém výboru následně ve druhém čtení.

A já nevěřím tomu, že by ministerstvo chtělo jen rádoby vyhovět Ústavnímu soudu. Vím, že paní ministryně je velice chytrá dáma a že si nechala určitě nějaký prostor. A zde avizuji, že sociální demokracie určitě bude formou pozměňovacího návrhu řešit právě tuto hranici tak, aby to bylo opravdu účelné snížení zátěže pro ty nejmenší živnostníky, pro ty nejmenší podnikatele v České republice.